Připraví se pan poslanec Munzar. Já jsem chtěl jenom reagovat na pana premiéra, který mě pobavil tím, že jako příklady nezávislých úředníků ve své vládě uvádí poslance této Sněmovny, jako je pan Vojtěch nebo pan Ťok. Uvádět politiky, kteří sedí v Poslanecké sněmovně pan Ťok dokonce, jestli se nepletu, vedl kandidátku hnutí ANO v jednom kraji do voleb, tak uvádět je jako příklad nestranného úředníka je skutečně absurdní. Já děkuji. Připraví se pan poslanec Benešík.

Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl také zareagovat na pana premiéra.

Podívejte se na ministerstva, podívejte se třeba na MŽP. Já to nekritizuji.

Nebylo tomu tak, není tomu tak ani dnes. Prosím, neříkejte to.

Byla to vláda Bohuslava Sobotky. A už tam rok nejsme. Takže nevím, jak jsme mohli deset let rvát své lidi. No, a těch dalších zhruba pět let jsme na to neměli absolutně žádný vliv. Takže prosím, používejme korektní fakta. Děkuji. Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Kupku. Prosím, vítejte v rozpravě. Dobrý večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Dostal jsem se konečně na řadu se svojí řádnou přihláškou do obecné rozpravy. Musím říct, že mě překvapilo, vlastně už skoro nepřekvapilo, jak pozoruhodně pracuje pan premiér s fakty a také politickou terminologií. Tak jsme si zvykli na to, že ve vládě sedí nepolitici. Teď se musíme znovu smířit s tím, že jsou to ještě navíc úředníci. Já tedy mám za to, že vláda je výsostný politický orgán, že si nedovedu představit kromě Poslanecké sněmovny a Senátu něco ještě více politického, tak předpokládám, že ve skutečnosti to pořád politici jsou a politici to budou. Také jsme se dozvěděli, že ti, kteří tu byli před hnutím ANO, to zabetonovali. Nejvíc ze všeho zabetonovalo státní správu právě to, co jste přinesli v podobě zákona o státní službě. A zabetonování je tak dokonalé, že teď sami s tím bojujete a musíte to měnit, protože to tak opravdu nefunguje. Jenomže se bohužel odehrává to, co známe pod starou známou větou, že je ode zdi ke zdi, místo toho, abychom našli cestu, jak zákon o státní službě opravit tak, aby to dávalo smysl, abychom opravdu dokázali budovat státní správu, státní službu, která bude pružná, která bude prostupná a otevřená, aby tam mohli chodit lidé prověření praxí, aby tam zároveň mohli chodit lidé, kteří uspějí i v jakémkoliv jiném konkurenčním srovnání, a samozřejmě, aby to zároveň byli lidé, kteří budou fungovat nestranně a kteří budou garantovat to, co Česká republika potřebuje, to jest právní stát. Proto záleží tolik na kvalitě zákona o státní službě, protože dobře fungující státní správa je samozřejmě důležitá opora právního státu, tak aby žádosti lidí a nejrůznější správní řízení byly posuzovány opravdu správně, nestranně a kvalitně. Takže já volám po tom spolu s občanskými demokraty, abychom, tak jako jsme to dělali i v době, kdy se projednával ten zákon, abychom se poučili tím, co funguje prokazatelně, zákon o úřednících samosprávních územních celků, a co nejvíc z toho přenesli do zákona o státní službě. To, co se ale odehrávalo a odehrává tou novelou, je opravdu vychýlení kyvadla do další úvrati, na opačnou stranu. K extrému, který prostě není zdravý, protože ve výsledku navozuje to, co je teď teprve možné označit za možnost politických čistek, protože to v případě státních tajemníků skutečně to opatření, které se objevilo v té novele, znamená. Proto jsem rád, že se podařilo Senátu alespoň zastavit na nějaký čas. Pevně doufám, že hlasování, ke kterému snad za malou chvíli dojde, aspoň zabrání tomu většímu zlu v podobě té na poslední chvíli prosazované změny. A pevně doufám, že k té senátní verzi, která toto opravuje, nakonec vy také najdete podporu a nedostaneme se úplně na opačné spektrum nebo do úplně opačné pozice. To bych si moc přál, protože na státní službě záleží proto, aby se opravdu dalo dělat to, co bude chtít v budoucnu každá vláda, to jest naplňovat dobře i svůj program. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Chtěl bych se jenom zeptat, jestli tady tu vaši omluvenku mám nyní načíst nebo ji stahujete. Dobře, děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky písemné do rozpravy.

Jeden z vašich kolegů na počátku řekl, že zbytečně silná slova. Nejsou to zbytečně silná slova. V tomhle zákoně jde opravdu o hodně.

Víte, ta situace, která teď tady je, dokazovala, že před přijetím služebního zákona ten stav opravdu nebyl dobrý. Já jsem moc ráda, že byl přijatý služební zákon.

Mezitím samozřejmě ministerstvo funguje. Jak dlouho může trvat soudní spor ve věci správní žaloby o odvolání státního tajemníka? A mezitím se samozřejmě dějí věci. A teď ještě k tomu případu toho jednoho státního tajemníka.